A jenom připomínám těch likvidačních pět pracovních dnů. Ano, pro velké firmy to není problém.

Tomu se v podání vládních politiků říká přívětivé podnikatelské prostředí. Stačí se těch podnikatelů zeptat, co je rozčiluje a co je štve. Ten je možná zajímavý pro politickou debatu, ale k tomu, abychom věděli, co ty podnikatele rozčiluje dnes nejvíc, stačí se jich zeptat, a uslyšíte. Nesmyslně vysoké pokuty, nesmyslně krátké lhůty, berňák má na všechno čas, nesmyslně krátká doba na implementaci nových zákonů. Kolik dnů předem? Ne měsíců kolik dnů předem. Deset patnáct, já nevím, možná šestnáct. Může stát spravedlivě chtít, aby po šestnácti či po sedmnácti dnech všichni správně implementovali nový zákon? No může. Ten podnikatel ne, ten už musí první měsíc fungovat od prvního dne.

Myslím si, že je to typický příklad zákona, kdy se smíchají dvě různé věci. Digitalizace, elektronizace to si myslím, že má všeobecnou podporu. Kdyby ten návrh zákona obsahoval pouze toto, tak si myslím, že projde relativně hladce Poslaneckou sněmovnou. Když se tam ale přilepí ta touha získat víc peněz, zlepšit podmínky pro stát v neprospěch podnikatelů, tak samozřejmě v debatě na ty problémy narazíme. Na rozdíl od těch, kterým stačí 30 dnů, my ty zákony čteme a jsme schopni si všimnout problematických míst, upozornit na ně. Já jsem si vědom toho, že máte na to tu sílu, a nějak mě to nepřekvapuje.

Když jsem se díval, první čtení trvalo dva jednací dny dva dny za sebou, druhé čtení trvalo jeden jednací den, k žádnému zdržení nedošlo, až na to, že přišel pozdě. Už by tady měl být.

Diktuje program Sněmovny, diktuje vládní většina. Logicky. Platí to za každé vládní většiny.

Nic by se nestalo.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Budeme nyní hlasovat o dalším návrhu, a to je zkrácení lhůty pro projednání ve výborech o třicet dnů.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme tedy pokračovat. Ještě je tady návrh na prodloužení lhůty k projednání o 20 dnů podle zákona o jednacím řádu.

Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Ptám se, jestli někdo navrhuje jiný výbor. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Váš návrh, pane poslanče. Čili hospodářský výbor.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní výbor pro veřejnou správu. Rozhodneme v hlasování číslo 210, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro výbor pro veřejnou správu? Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru rozpočtovému jako výboru garančnímu.